Ale nejen to. Co podnikatelské prostředí?

To vám připadá přiměřené? A stejně tak bych chtěl apelovat na pana poslance Raise prostřednictvím pana předsedajícího, že vysoké školy jsou taky velmi velké subjekty, které si snad umí udělat pořádek v osobních datech a nepředávat je.

Nyní vystoupení pana poslance Leo Luzara, který je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Děkuji za slovo. Čili omezím své připomínky pouze ke sněmovnímu tisku 138.

To je jeden pozměňovací návrh. Druhý pozměňovací návrh, který předkládám, je možná mírně úsměvný, ale dovolím si jej krátce zdůraznit. V hlavě 5, v sídle úřadu, se hovoří o hlavním městě Praze. Já si zde dovolím navrhnout pozměňovací návrh, který by ustanovil toto sídlo úřadu ve statutárním městě Ostrava.

Je dobrým příkladem toho, jak státní správa může velice dobře přispívat k fungování jiných měst než Praha.

A také město Ostrava je připraveno poskytnout budovy a další věci. Samozřejmě to narazí na určitý, řekněme, odpor úředníků zvyklých vždy sídlit v Praze, ale já si myslím, že zkusit přerušit tu tradici, že centrální úřad musí být povinně v Praze, by mohlo stát za úvahu.

Další návrh, který předkládám, je možná na úvahu.

Padla tady slova o obcích, krajích, padla tady slova o vysokých školách.

Tyto problémy si jistě každý ve své praxi dokáže představit a mohly by se ukázat jako problémem obecným.

Nějaké návrhy již zazněly na projednávání na výboru, ale bohužel ze strany navrhovatelů nebyly dotaženy do nějakého zdárného konce týkajícího se právě těchto politických stran.

Ke konkrétním číslům se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost. Vyvolal dvě faktické poznámky.